Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Mám požadavek na odhlášení. Odhlásil jsem vás. Požádám vás o novou registraci.

Prosím ještě o jednu registraci.

Budeme pokračovat. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Prosím. Dobrý den, já se moc omlouvám, bohužel mi kolega vylil kávu do hlasovacího zařízení. Poprosím odhlásit, já se přihlásím jinde a budeme pokračovat, ono to bude fungovat. Požádám vás o novou registraci.

Můžeme pokračovat? Jsou všichni přihlášeni?

Teď už je tam další hlasování, 187. Prosím, paní zpravodajko.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.